Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já mám na pana ministra dotaz.

Děkuji za přednesení interpelace. Pane ministře, máte slovo.

V žádném případě nejde o to, že bychom v případě, že škola bude mít opravdu vyšší požadavky na počet asistentů, že bychom to snižovali, naopak, mělo by to být rozpočtováno podle potřeb konkrétní školy. Chápu, že v některých případech to může být větší potřeba, v některých menší, ale to, jak to skutečně má být, záleží na tom, jak to určí to poradenské zařízení, a tu jejich práci opravdu třeba nějakým způsobem sladit, stanovit nějaké zásadní podmínky, protože v současné době jsou přiznáváni asistenti dětem, které to opravdu třeba vůbec nepotřebují. Ale děkuji za tu otázku.

A vím, že ten systém nefunguje zatím příliš dobře. Děkuji, pane ministře, a v tuto chvíli se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času, a poprosím o reakci pana ministra školství.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení ministři.

Jaký je váš k tomu postoj a přístup? A kdy lze očekávat konkrétní změny ve školách?

Děkuji za dodržení času a v tuto chvíli má slovo ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Pane ministře, máte slovo.

Dopadlo to různě. V některých školách k tomu přistoupili velmi inovativně, zamysleli se nad tím a svoje školní vzdělávací programy si připravili velmi dobře.